Tolik asi obecně k tomuto a já se k těm návrhům potom ještě podrobněji vrátím. Čili jsou zde dvě skupiny návrhů ode mne. Jedno je ten návrh na řešení povinné pětiprocentní volební klauzule, která je zbytečně diskriminační vůči menším stranám a vlastně ohýbá volební systém z té přímé poměrné volby, tak jak by měla být, v něco méně poměrného. A ty druhé návrhy se týkají našich občanů v zahraničí, kteří mají vztah k České republice, mají vztah k Evropské unii, jsou to přece jenom světoobčané a myslím si, že by měli mít právo volit v evropských volbách, podobně jako to mají občané jiných evropských států. Pro ty občany je velice obtížné se jinak těch voleb zúčastnit, protože by vlastně museli cestovat tisíce kilometrů do České republiky. Nejdříve, aby si tady případně vyřešili věci ohledně trvalého bydliště a zjistili, ve kterém okrsku vlastně tentokrát hlasují. A potom podruhé, aby mohli hlasovat.

Volba poštou není žádná novinka, je to věc 19. století. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy. Nikdo se dále nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Pane místopředsedo, ale můžete se přihlásit, pokud chcete. Děkuji velice, pane předsedající. Já si to potom ověřím ve stenozáznamu, jestli jsem tak unavený já, nebo co se děje.

Je to skutečně drobná změna, kdy se číslovka 5 nahrazuje číslovkou 3.

Není žádný důvod pro to, abychom zde měli klauzuli pětiprocentní, protože na evropské úrovni se nesestavuje vláda, a už vůbec se nesestavuje na základě toho, jaké zastoupení tam mají čeští europoslanci.

Protože prostě v tom procesu nikde jinde se nedá najít způsob, jak vyjádřit nesouhlas. Proto jsem se rozhodl pro tento zvláštní způsob doprovodného usnesení. Věřím, že ho pochopíte. A jak říkám, opět je to něco, kdy Evropská unie, resp. větší evropské strany vytvářejí zbytečné bariéry pro to, aby udržely svoji většinu, která se jim stejně hroutí. Takže si myslím, že to je zbytečný boj proti něčemu, co není potřeba.

To je ověřený způsob, který používáme ve volbách prezidenta nebo ve volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí. Prostě máme jeden volební obvod, takže není žádný komplikovaný důvod, proč by nemohla proběhnout volba na ambasádách stejně, jako probíhá do Poslanecké sněmovny. Aspoň toto minimum k vyrovnání hlasů našich občanů v zahraničí vůči hlasům občanů jiných evropských států v zahraničí bychom myslím mohli provést. Čili to byly všechny pozměňující návrhy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Myslím, že tím jsme se vyrovnali s tou nejasností, která zde vznikla. A ještě jednou připomínám, že jsme na konci podrobné rozpravy, a ptám se, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj. Pan ministr přece jenom má.